Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího kolegům z ČSSD, že na rozdíl od ministrů, kteří žádají o důvěru, reagují na dotazy.

Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Peksa, poté pan předseda Kalousek. Vaše dvě minuty. Tady několikrát zaznělo, že se jedná o volbu menšího zla, příp. že je to do první zrady. Důvěra vládě se vyslovuje nadpoloviční většinou přítomných poslanců, ovšem pro vyslovení nedůvěry je třeba 101 poslanců. Když spočítáme poslance ANO, dostaneme 78.

To znamená, že když tu důvěru teď odhlasujete, tak to znamená, že pak nebudete moct odhlasovat nedůvěru bez toho, že byste alespoň jednoho člověka z ANO nebo z SPD přesvědčili, aby hlasoval společně s námi pro nedůvěru. Děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Kalousek, poté pan poslanec Benešík. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ve smyslu jednacího řádu bych chtěl odpovědět vaším předsednictvím panu poslanci Foldynovi, který tady přednesl teorii, že jsem snad porodil pana předsedu vlády Babiše.

A my jsme dnes mohli vyslovovat důvěru někomu, kdo není notorický lhář. Další faktická poznámka, pan poslanec Benešík. Vážená vládo, vážený pane předsedo, moje reakce bude velmi stručná a v podobném duchu. Zaznělo tady, že snad i já jsem měl porodit pana Babiše. Neporodil jsem ho, tudíž nemám k němu žádné rodičovské povinnosti, a tudíž jeho vládu nepodpořím. Děkuji. Pan poslanec Hájek bude mít své dvě minuty. Musím!

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura vypadá to nadějně, nikdo se nepřihlásil, máte slovo.

Velmi často tady slýchám nářky, zejména poslanců z hnutí ANO, že ti, co mají přednostní právo, mluví jako první a na ně se nedostane. Já jsem se včera, když začala tato schůze, rozhodl, že své přednostní právo nevyužiji a dám šanci poslancům ANO, kteří by tak rádi hovořili, aniž by čekali, aby tak učinili. Od té doby uběhlo takřka 14 hodin a do řádné rozpravy se z poslanců ANO nikdo nepřihlásil. Tím, že vystupuju po těch skoro 14 hodinách, tak mám možnost trošku rekapitulovat, co se tady stalo. Já bych řekl, že jsme se minimálně třikrát vrátili do období socialismu.

Jediného. A tento poslanec se jmenuje Miroslav Grebeníček.

Andrej Babiš: